Já tu situaci považuji za vážnou a v této podobě neudržitelnou. Není prostě možné, aby pan předseda Poslanecké sněmovny za nás všechny zval na společnou schůzi Poslanecké sněmovny další hosty, kteří vykonávají veřejné funkce, a ty pozvánky šly takovým způsobem, že v souladu s rozhodnutím pana prezidenta tam někteří lidé nejsou pozváni. Tohle prostě není věc, kterou může určovat Pražský hrad. Tohle je věc, kterou musí určovat Poslanecká sněmovna. A my musíme trvat na tom, že budou pozváni všichni rektoři veřejných vysokých škol bez ohledu na to, co si o nich a o jejich osobách myslí prezident republiky. Takže pane předsedo Poslanecké sněmovny, budete mít mou, naši doufám veškerou podporu k tomu, abyste tuto situaci během příštích hodin napravil a všichni rektoři veřejných vysokých škol se mohli zúčastnit této důležité státní akce. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Jenom mu chci říct, že my, kteří jsme tu božím řízením déle, tak víme, že to tak není, jak nám to řekl.

Chci vám prostě jenom jako člen této Poslanecké sněmovny říct, že suverén je Poslanecká sněmovna, co se týče pozvánek.

A naopak v těch pozvánkách, které jste nepodepsal, je několik významných osobností veřejného života České republiky, které byste podepsat měl. V každém případě vám znovu říkám, je to společná schůze obou komor. A my bychom si přáli, aby náš předseda protože my máme tu odpovědnost tu akci zorganizoval tak, aby se nikdo z nás odleva doprava za tu akci a za pozvané hosty nemusel stydět. Máte na to, pane předsedo, dva dni. A máte naši důvěru a máte naši podporu, že to zvládnete minimálně v tom, že budou přítomni všichni rektoři všech univerzit v České republice.

Ještě je pořád šance, že se to nějakým způsobem vysvětlí. Budu vás informovat. Dobře, děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny.

Takže pane ministře, samozřejmě vás omlouváme. Děkuji za slovo. Pane předsedo Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, ani já vás nepodezírám z nějakého úmyslu. Věřím tomu, že ve funkci jste krátce a seznamujete se s tím, jakým způsobem věci probíhají. Ale informace, které mám já, je o tom, že nejenom nebyli pozváni všichni rektoři vysokých škol, ale nebyli pozváni ani všichni hejtmani. Pane předsedo, mluvím k vám, prostřednictvím pana předsedajícího. Je důležité, jestliže paní předsedkyně Němcová má tuto zkušenost a zvala... Požádám sněmovnu o klid, pane předsedo, abychom mohli... Prosím kolegy a kolegyně odleva doprava, já vím, že jsme mezi body a není žádná rozprava, ale pokud chcete něco vyřídit mezi sebou, tak prosím v předsálí.

Já v tom nevidím nejmenší důvod.

Takže vás žádám, abyste pozval jak všechny rektory, tak všechny hejtmany v rámci České republiky.

Připraví se pan kolega Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chtěl bych prostřednictvím předsedajícího zdvořile požádat pana předsedu Sněmovny, aby udělal maximum pro to, aby nedocházelo k selekci osob z řad ústavních představitelů, kteří budou pozváni na schůzi. Podle platných zákonů, podle článku 59 se slib skládá na společné schůzi obou komor. A podle § 56 mají jiné osoby právo účastnit se té schůze se souhlasem Sněmovny. To je zákon.

A za pirátskou stranu vás tedy žádám, abyste tuto věc se vší vážností řešil. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Přijímám tu výzvu, abychom zklidnili situaci. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, prostřednictvím pana předsedajícího, nikam nevolejte. Je to úplně zbytečné. Vyřešte to. Řešení je velmi jednoduché. Je to vyřešeno. Máme ještě čas. Nemusíte nikam volat. Anebo je legitimní návrh, pokud máme seznam hostů, nebo potenciálních hostů, a chcete některé vyloučit, protože nejsou voliči Miloše Zemana nebo jsou kritici Miloše Zemana, tak ho sem předložte. Podrobíme to hlasování. Já taky nejsem volič Miloše Zemana. Ale to musím, protože to je schůze Sněmovny. Ale skutečně nevysvětlujte. Vyřešte. Je to velmi jednoduché.